Takže tady vidíme hlavní problém.

Děkuji za pozornost.

Vážený pane ministře, vážená paní ministryně, dámy a pánové, postavit dálnici D4 byl dlouhodobý úkol Ministerstva dopravy. Ač jsem z Moravskoslezského kraje a naše dálnice funguje, aspoň prozatím a kolem Ostravy má své problémy přesto vnímám stesky Jihočechů nad pokračující a dlouhodobou výstavbou této dálnice. Narážíli se při té výstavbě na problémy, hlavně majetkové, to si řekněme; on nebyl problém peníze, ale byl problém majetkový a výkupy.

Nyní ovšem ale stojíme před modelem, který chce Ministerstvo dopravy vyzkoušet. Jako KSČM jsme přistupovali k této věci velmi, velmi opatrně. Uvědomujeme si určitá rizika, uvědomujeme si určité paralely například na Slovensku, kde tento model také realizují. Vnímáme problémy, které kolem možné výstavby jsou, a slyším i slova kolegyň a kolegů jako předřečníků, kteří upozorňují na určitá rizika. My jsme se snažili všechna ta rizika jak kvantifikovat, tak precizovat a v rámci telekonferencí, které jsme měli na toto téma, jsme se snažili s odborníky Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy i s panem ministrem tyto problémy vyřešit. Ne vše se úplně podařilo ty naše obavy rozptýlit, přesto vnímáme, že toto je určitý pokus dát na stůl kvantifikovaná čísla.

Přistoupili jsme k našemu rozhodnutí podpořit tento projekt pouze s tou obavou, že čísla, která budou díky tomu na stole, budou sloužit pro Ministerstvo dopravy, popřípadě Ředitelství silnic a dálnic, jako argument pro to, jestli touto cestou může Česká republika ve výstavbě liniových sítí pokračovat, nebo ne.

A toto je možná nějaká reakce, jak pokračovat dále a zapojit kapitál, aby tyto stavby, které jsou pevně spojeny se zemí nelze odvézt, budou tady provozovány na českém území a jsou součástí české země nám pomohl financovat.

Pokud ne, budeme i nadále velice ostražití vůči financování infrastrukturních staveb České republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Notabene Martin Kolovratník, prostřednictvím předsedajícího, tady vysvětloval řadu souvislostí.

Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.